Čas určený na přestávku vypršel a já vás žádám, abyste zaujali místa ve svých lavicích, protože přistoupíme k závěrečnému hlasování. Ještě přivolám kolegy a kolegyně z předsálí.

Konstatuji, že o všech návrzích bylo hlasováno. Ještě si to ověřím u pana zpravodaje, zda bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích. Pane místopředsedo, dle mého seznamu informací z legislativy bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

Chci se zeptat, zda nic nebrání tomu, abychom přistoupili k hlasování o celém návrhu zákona. Já vás požádám, kolegyně a kolegové, o ztišení, ať je dobře slyšet. Říkám, že není otevřena rozprava. Máte zde předsedu poslaneckého klubu, to znamená, nemáte v tento moment přednostní právo. Může vystoupit pouze předseda poslaneckého klubu. Poprosil bych o deset minut na jednání našeho poslaneckého klubu. Dobře, vaší žádosti vyhovím.